Takže já vyzývám Českou televizi, aby natočila o tomto reportáž do hlavních zpráv dneska, dnes ať to běží na ČT 24, že generální ředitel České televize lobboval a lobbuje u vybraných poslanců hnutí ANO potají, zákulisně za to, aby byla schválena zpráva České televize. To je tady ta hlavní message, kterou jsme tady dneska slyšeli. To je práce České televize, to je její transparentnost!

Navrhujeme, aby to byla státní příspěvková organizace pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji. Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchal zprávu kolegyně za výbor, zpravodajky, poslouchal jsem bedlivě zprávu pana Juříčka a pak bohužel musím reagovat na svého kolegu. My jsme ze stejné strany s Romanem Sklenákem, my jsme byli na stejném semináři, ale každý jsme viděli úplně jiný seminář zřejmě. To musím tady říct! A kdo tam byl, tak poslouchal. Na nic neodpověděla. A slovo panoptikum, nemyslím si, že by bylo nějakou velkou urážkou. Tady nejde o veřejnoprávnost České televize, tady jde o hospodaření! Tady se sčítají čísla a výsledek je pokroucený! Takže prosím vás nenuťte nás tady k něčemu, co bychom si museli potom vyčítat, protože jak víte, ty věci jsou velmi nedokonalé! Takže to jsem chtěl jako jednu poznámku k tomu.

S faktickou poznámkou nyní pan předseda Bartošek, po něm pan ministr Zaorálek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, navážu na řeč pana poslance Foldyny vaším prostřednictvím. Pane poslanče, máte pravdu, skutečně mám pocit, že vy dva jste z jiné strany svými názory. Zatímco pana poslance Sklenáka znám jako sociálního demokrata včetně názorů a hodnot, tak myslím si, že skutečně to je, jak když se potkávají zástupci dvou rozdílných stran. Ohledně tzv. auditní zprávy pana poslance Juříčka: Jestliže ze soukromých peněz zaplatíte jakoukoli zprávu, není k tomu známa metodika, jestliže auditoři nemají možnost vstoupit do hospodaření a podívat se dovnitř dokumentů, je to dokument, který je naprosto nerelevantní, nevypovídající a já ho nebudu brát v potaz, protože výchozí body, ze kterých tato auditní zpráva vychází, nejsou relevantní.

To znamená, Ministerstvo kultury to řešilo, došlo k dohodě, že se sníží tyto rezervy, a to je jeden z důvodů, proč se tato částka snižovala. Děkuji. Nyní bude postup následující: faktické poznámky pan ministr Zaorálek, pan poslanec Juříček, pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Plzák. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Taky bych chtěl říci, že jsem se jenom seznámil s průběhem toho semináře, který tady probíhal, protože jsem se ho nemohl zúčastnit, ale měl jsem poměrně podrobnou informaci, co tam probíhalo. A tady bych chtěl tedy dokončit to, co pan Roman Sklenák nestihl dokončit. Protože oproti tomu, co tady bylo tvrzeno, že tam nikdo na nic neodpověděl, já jsem tam tedy pro sebe docela srozumitelnou odpověď našel. A to si myslím, že je škoda, že to Roman Sklenák nedokončil. Protože i já jsem v těch odpovědích viděl, že jednak tady se vytvořil nějaký mýtus nějakého rezervního fondu České televize.

Ty byly investovány a to pan Roman Sklenák nedopověděl. Byly investovány jednak do studia v Brně, jednak do dětského kanálu, jednak do opravy poměrně dost už špatné budovy Kavčích hor, klimatizace. A tam jsem našel jasnou odpověď na to, kam se ty peníze poděly. Takže není pravda, že zmizely, nebyl to žádný rezervní fond.

Takže já jsem tomu rozuměl a úplně nechápu ty, kteří říkají, že členové rady na nic neodpověděli. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Foldyny. Máte slovo. Dobrý den ještě jednou. Já tady nebudu bojovat za to, jestli mám pravdu, nebo nemám pravdu. Ale čísla jsou naprosto jasná. Tři celé čtyři miliardy korun jsou sedmileté odpisy, tři miliardy jsou investice. Takže nedělají ani prostou reprodukci prosím vás. To jsou fakta. Protože oni neodpovídali na konkrétní číslo. Já jsem dal rozbruslující otázku. Prosím vás: Kolik vás stálo těch 200 stránek toho křídového papíru, za který je zodpovědná Česká televize? Jako první jednoduchou otázku. Oni nevěděli. A takhle to pokračovalo neustále dál a dál. Jinými slovy, vždycky na tu otázku, kterou já jsem položil, jsem si sám musel odpovědět a řekl jsem: Podívejte, toto je vaše číslo. Takže nemíchejme do toho prosím vás guláše státního rozpočtu a tak. Bavíme se o České televizi a o jejím hospodaření. A ještě vám mohu říci jednu věc.

Pane Bartošku, věnujte se zprávě České televize, nekádrujte tady! Není vaším poselstvím tady diskutovat o tom, kdo je a není sociální demokrat! Děkuju! Paní poslankyně Němcová, po ní pan poslanec Plzák. Stále faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, já myslím, že ta debata nás svádí úplně někam jinam.